Nyní již diskutovaný pozměňovací návrh C5, kde je tedy nesoulad mezi ministerstvem a garančním výborem. Týká se onoho zpřísnění podmínek pro odbornou způsobilost zaměstnanců na dráze a v drážní dopravě. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu C5.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Stanovisko pana ministra?

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Nyní přicházíme k pozměňovacímu návrhu pana poslance Laudáta, který je označen pod písmenem G. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Konstatuji, že tím nebudeme hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Pletichy, které byly označeny pod písmeny D1 a D2, protože ten nyní přijatý poslance Laudáta v jiné, lepší formulaci obsahuje to samé. Nyní tedy přecházíme k dalším pozměňovacím návrhům, jsou označeny písmenem E, jsou dva a autorem je pan poslanec Jaroslav Foldyna. Stanovisko pana ministra k E1? Stanovisko garančního výboru?

Nyní pozměňovací návrh poslance Foldyny pod písmenem E2, který zpřesňuje, resp. mění definici souvisle zastaveného území v obcích. Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru? Kdo je proti?

Děkuji. Jako první budeme hlasovat F1. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o F1. Kdo je proti?

Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Kdo je proti?

Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Stanovisko pana ministra? Zahájil jsem hlasování o F6. Kdo je proti?

Stanovisko pana ministra?

Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Kdo je proti?

Pokud tedy k hlasování nejsou žádné námitky, nebo k proceduře, tak zbývá poslední hlasování a je to hlasování o návrhu zákona jako celku.